Ale já myslím, že to všichni víte. Všichni víte, že budou mít právníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových více než my, že bude mít okresní soudce více než my, že bude mít vrchní státní zástupce více než ministryně spravedlnosti, a tak dále a tak dále a tak dále.

Pokládám vystoupení premiéra a předsedy sociální demokracie v této věci po dohodě, která byla uzavřena ve Sněmovně, za naprostý skandál, naprosté porušení všeho, co se kdy odehrálo.

Pokládám fakt za neuvěřitelné pokrytectví, jestliže předseda vlády tímto způsobem vystoupí proti zákonodárným sborům. Soudcům v úplném klidu souhlasí s třemi, přestože rozpočtové nároky jsou diametrálně vyšší, diametrálně vyšší, a jenom si tady hraje populistickou kartu. Já jsem byl zvyklý na to, že hrajeme populistické karty před volbami, a vždycky jsem věřil tomu, že jsou to jenom obecné volby. Jestli už začneme hrát populistické karty i před volbami ve svých vlastních stranách, jestli předseda sociální demokracie má šanci obhájit svůj předsednický mandát jenom tím, že nás tady všechny poplive, tak nás tedy potěš pánbůh. To je první věc.